25. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

Prosím pana předsedu volební komise, aby návrh přednesl. Volební komise obdržela v pořádku návrhy na počet 9 členů této komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a takto bude i návrh požádán k hlasování. Děkuju. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se do ní nehlásí, rozpravu tedy končím a přistoupíme k hlasování. Prosím pana předsedu volební komise, aby předložil návrh hlasování. Návrh hlasování je zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství v počtu 9 členů. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s předloženým návrhem? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování s pořadovým číslem 66 bylo přihlášeno 180 poslanců, pro hlasovalo 174 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Tím končím projednávání bodu číslo 25.